Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Marian Jurečka do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů.

Poté bychom se případně zabývali body z bloku prvních čtení zákonů. Dále oznamuji, že pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 11. Vidím přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Romana Sklenáka k programu schůze. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Potom by pokračovaly další pevně zařazené body. A současně na čtvrtek v 11 hodin bod 7, což je novela zákona o státní službě. Další řádně přihlášený je pan poslanec Klaška. Děkuji za slovo. Dobré ráno.

Děkuji, mám zaznamenáno. Děkuji panu poslanci. Nyní má slovo pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Chci dát doplňující návrh, abychom projednali dnes bod číslo 100, sněmovní tisk číslo 425. Nepředpokládám dlouhou rozpravu. Ten zákon tady leží od března.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.

Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové.

Je to prosba na pevné zařazení sněmovního tisku 628 omlouvám se, teď podle přečíslování vám neřeknu číslo bodu, aktuálně je to číslo bodu 124.

Je to zákon, kde je dohoda, a chci za to poděkovat kolegům, na zrychleném čtení podle § 90. Ten zákon není politický, je vydiskutován a projednání by mohlo skutečně zabrat deset minut.

Děkuji, pane poslanče Kolovratníku.

A dále na čtvrtek na 11. hodinu chce pevně zařadit bod číslo 7. O tomto návrhu zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 23. I tento návrh byl přijat.

Je to první čtení zákona o stavebním spoření. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Stanjury. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 24.